45. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka

Dobré ráno. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážení členové vlády, vážení poslanci, vážené paní poslankyně, dne 10. srpna tohoto roku byla předsedovi Poslanecké sněmovny doručena žádost Krajského ředitelství Policie hlavního města Prahy, Služba kriminální policie a vyšetřování, odbor hospodářské kriminality, třetího oddělení o souhlas Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka. Téhož dne byla žádost policejního orgánu předána mandátovému a imunitnímu výboru k projednání a podání zprávy s návrhem Poslanecké sněmovně. Vedle členů mandátového a imunitního výboru po vyjádření dozorujícího státního zastupitelství se s žádostí seznámili také oba poslanci, tedy pan poslanec Andrej Babiš a pan poslanec Jaroslav Faltýnek, a to v přítomnosti svých právních zástupců. Žádost policejního orgánu o souhlas Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání obou poslanců obsahuje v souladu s příslušným ustanovením jednacího řádu Poslanecké sněmovny vymezení skutků, o které jde, a jejich předpokládanou právní kvalifikaci.

Děkuji. Policejní orgán však umožnil členům výboru, aby mohli do trestního spisu v omezeném rozsahu nahlédnout, a to v prostorách Krajského ředitelství Policie hlavního města Prahy. Mandátový a imunitní výbor projednávání žádosti policejního orgánu zahájil na své 53. schůzi, která se konala dne 18. srpna tohoto roku. Své jednání výbor přerušil, a to za účelem vyžádání podkladů potřebných pro posouzení věci. K osobní účasti na dalším jednání výboru byli pozváni oba páni poslanci a jejich právní zástupci, rovněž tak zástupce policie a dozorující státní zástupce. K jejich účasti, tedy k účasti zástupců policie a dozorujícího státního zástupce, byl vyžádán souhlas jejich nadřízených. Na 54. schůzi mandátového a imunitního výboru, která se uskutečnila minulý týden dne 30. srpna, se pan poslanec Andrej Babiš a pan poslanec Jaroslav Faltýnek k věci osobně vyjádřili. Slovo bylo uděleno i oběma jejich právním zástupcům. Vrchní komisař Krajského ředitelství Policie hlavního města Prahy a dozorující státní zástupce Městského státního zastupitelství v Praze se také vyjádřili k důvodnosti podání žádosti policejního orgánu o souhlas Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání obou poslanců a v druhé části našeho jednání zodpověděli otázky, které na ně směřovali členové výboru.

Jenom pro vaši informaci dodám, že mandátový a imunitní výbor má patnáct členů, přítomno jich bylo čtrnáct. Se stanoviskem mandátového a imunitního výboru k žádosti policejního orgánu o souhlas Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání obou poslanců vás seznámí zpravodajové výboru pan poslanec Jiří Dolejš a pan poslanec Stanislav Huml. Tolik z mé strany na úvod. Děkuji vám za pozornost. Děkuji.

Jak již paní předsedkyně výboru avizovala, sešli jsme se za tímto účelem dvakrát v srpnu. A především musím připomenout, že jsme se zabývali i způsobem, jakým v těchto věcech se má postupovat, byť logicky na samém konci volebního období prolamovat pravidla či precedenty je komplikované. Ale přinejmenším jsme řešili ten problém, do jaké míry je nutno či záhodno vysloviti souhlas, aby se poslanci mohli seznámit s celý textem žádosti, protože toto není explicitně jasně stanoveno a v minulosti se postupovalo různým způsobem především v souvislosti s tím, co všechno v té žádosti bylo uvedeno. Byly žádosti, které byly velmi banální a jednoduché, a byly žádosti, které samozřejmě čerpaly ze spisového materiálu a uváděly různé podrobnosti, a proto také v minulosti mandátový a imunitní výbor k těmto věcem přistupoval různým způsobem. Do budoucna nepochybně bude dobré si v této věci udělat možná větší pořádek, ale to už je vzkaz našim kolegům, kteří tady usednou do lavic na konci letošního roku.